Tento materiál uvede ministr zemědělství Marian Jurečka. Prosím, pane ministře, ujměte se slova. Děkuji, pane předsedající. Milé kolegyně, vážení kolegové, dobré odpoledne.

Kolegyně a kolegové, požádám vás, abyste sledovali přednes ministra zemědělství a v případě, že máte něco důležitého na srdci, co si potřebujete sdělit, abyste šli do předsálí, aby zde bylo slyšet, co se zde přednáší. Pane ministře, prosím, pokračujte. Děkuji.

Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane ministře. Tento sněmovní tisk projednal zemědělský výbor, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 359/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Zdeněk Syblík, a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Máte slovo, pane poslanče.

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny, a